Prosím, aby se slova ujala místopředsedkyně volební komise paní poslankyně Monika Jarošová, seznámila nás s kandidátem a seznámila nás s dalším postupem. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid v jednacím sále, abychom mohli vyslechnout slova paní místopředsedkyně volební komise. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Dámy a pánové, znovu vás prosím o to, abychom tady vytvořili důstojné prostředí pro volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny, takové prostředí tu v tuto chvíli není. Prosím předsedy jednotlivých poslaneckých klubů, aby požádali kolegy ze svých poslaneckých klubů o klid, jinak situaci nezvládneme. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

Poslanecká sněmovna svým usnesením č. 7 stanovila počet místopředsedů Poslanecké sněmovny na pět.

1. Volba probíhá nejvýše ve dvou kolech. V prvním kole je místopředsedou Poslanecké sněmovny zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Nezískáli kandidát nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců, koná se druhé kolo první volby. Do druhého kola postupuje nezvolený kandidát z prvního kola. Ve druhém kole je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Nebyloli ani po druhém kole volby obsazeno stanovené místo místopředsedy, koná se první kolo druhé volby s novými kandidáty, které předkládají poslanecké kluby volební komisi nejpozději 24 hodin přede dnem volby. Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženému kandidátovi na místopředsedu Poslanecké sněmovny. Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se, prosím, někdo do rozpravy? Mám zde přihlášku pana poslance Hanzela. Máte slovo, prosím. Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo. Já jsem vám chtěl představit svůj hlas, protože některá média píší, že jsem tady ještě nevystoupil a že jsem němý. Před vstupem do Poslanecké sněmovny jsem vykonával dvanáct let funkci primátora města Karviné a myslím si, že za svoji práci jsem se nemusel nikdy stydět. Pokud budu zvolen do funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny, udělám všechno pro to, abych ji důstojným způsobem reprezentoval.

Chtěl bych vás poprosit o vaši podporu. Chci vám ještě říct, že k této volbě přistupuji s maximální pokorou a respektem. Děkuji vám. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak, tedy rozpravu končím a předávám slovo paní místopředsedkyni volební komise, aby nám řekla další postup.

Nyní vás, pane předsedající, prosím o přerušení tohoto bodu a vyhlášení prvního kola první volby. Já tak učiním. Ještě vás poprosím, paní místopředsedkyně, o stanovení lhůty a také času, ve kterém se zde můžeme setkat a kdy nás seznámíte s výsledkem volby.